Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejasnosti jsme utřídili a ocitáme se před závěrečným hlasováním o návrhu celého zákona. Dávám slovo panu zpravodaji. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Musím se omluvit vám, že jsem vyvolal tuto přestávku, protože jsem si neuvědomil, mám taky už krátkou paměť, že jsme vlastně tento bod přerušili před závěrečným hlasováním a pozměňovací návrh jediný, který byl k hlasování, už byl tedy hlasován a prohlasován, takže nás opravdu čeká pouze závěrečné hlasování. Já jsem rád, pane zpravodaji, že jsme se spolu tak dobře domluvili. A nyní se hlásí s přednostním právem pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo.

Co by se stalo, kdybychom tím vůbec nezaplevelili historii legislativního procesu a ten zákon jsme nepřijali? Já se domnívám, že by se nestalo vůbec nic.

Děkuji za slovo. Pane kolego, máte asi pravdu, svět se nezhroutí tím, že bychom toto neschvalovali.

Děkuji. Jakýpak že se už nedá nic dělat nebo tak? Nejsou náhodou už ty peníze utracené bez vědomí Sněmovny?

Vytáhnout, aby se neukázalo, že je velké fiasko v čerpání investic na SFDI.

Takže já to za takovou bagatelní věc nepovažuji. I z hlediska systémového je to věc dosti nevídaná. Takže samozřejmě budeme hlasovat proti. Děkuji. Pan zpravodaj se ještě hlásí.

Takže se pouze upřesňují tyto položky. Já vám děkuji. Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.